Nejsou to jenom oni. Vždycky jsou to děti.

Podnikatel Kvido Štěpánek se vyjádřil a přislíbil, že pokud bude potřeba nějaké finanční podpory, takže tento program podpoří.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ráda bych, abyste mi k tomu něco řekl, protože v poslední odpovědi na tuto mou interpelaci jste napsal, že řešení situace prostřednictvím rozpočtových opatření nemá z hlediska dlouhodobého financování a udržení či navýšení programu koncepční charakter a v případě dlouhodobého nedostatku finančních prostředků v kapitole v závislosti na vývoji ekonomiky bude navíc nutné učinit i revizi rozsahu oblastní podpory, které jsou v gesci Ministerstva kultury.

A děkuji moc za odpověď, protože to není odpověď pro mě, ale pro představitele národnostních menšin, kteří nás sledují. Děkuji. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Zbývající částka bude k dispozici k rozdělení na základě další výzvy a ta výzva by měla být vypsána v druhé polovině roku. Tento postup byl zvolen proto, že byly podpořeny i nové projekty, které dotační komise prozatím nedoporučila k podpoře v plné výši, a projekty mohou prokázat svou životaschopnost a získají možnost ucházet se o další podporu během té druhé výzvy. Jenom připomenu, že členové té komise jsou právě zástupci národnostních menšin, kteří to rozdělují.

My nedisponujeme rozpočtem, kdy bychom mohli to zvýšení prostředků provést trvale.

A také je pravda, že současná krize ovlivňuje i tu situaci. My vlastně dnes, dá se říct, jsme v takové fázi sčítání ztrát a budeme muset také reagovat eventuálně na další vývoj.

V této chvíli není.

Já si myslím, že se vlastně nevyhneme tomu, abychom se k tomu tématu vrátili. Na to nemám prostředky ani sílu to teď slíbit. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji vám.